Když má někdo takovouhle obrovskou odpovědnost vládní, když je někdo tak vysoce postaveným ústavním činitelem, nemůže si plácat promiňte mi ten výraz, je to výraz lidový, nikoliv hrubý co se mu zalíbí, prostě nemůže.

Čekám k tomu nějaké vyjádření pořád, čekám vyjádření k těm pozměňovacím návrhům.

Je jistota, že to nebude mít dopady, negativní dopady na zdražování úvěrů či jejich částečnou nedostupnost? Je ta jistota?

K zastropování přistoupila pětikoalice v okamžiku, kdy už většina těch cen je prodaných a skutečně za nehorázné ceny, a budeme je platit všichni ze státního rozpočtu.

My jsme tady měli celou řadu poslaneckých návrhů a myslím si, že kdyby se tehdy zavčas zastropovalo, že jste mohli desítky miliard ve státním rozpočtu ušetřit a mohli jsme i včas diskutovat to zdanění.

Ale zásadním problémem byla a je nečinnost vlády. Prostě potom, až za pět minut po dvanácté, hektické přijímání zákonů, zásadních zákonů nestandardním způsobem. Prostě vláda zaspala příchod energetické krize.

Před námi jsou pobaltské státy a nyní nově Maďarsko.

Jakým způsobem vláda chce řešit podnikové energetiky, které tvoří zcela minoritní část trhu, je tam celá řada a mí kolegové, kteří jsou experti na tuto oblast, mě doplní.

Jak to dopadne?

Co čteme? Německý parlament to schválil. Takže kde jsme?

Znova musím zopakovat, měla tam být takzvaná RIA.

Oni mi říkají: My jsme to vůbec nedostali, my se k tomu dostáváme pokoutně. Nerozumím tomu. Vždycky jako ministryně financí jsem měla zájem u každého takovéhoto zásadního nového covidového zákona nebo programu, který převážně procesoval Karel Havlíček, tak jsme měli zájem se všemi mluvit, třeba během dvou, tří dnů, ale jejich připomínky byly pro nás cenné.